Děkuji. Toto je technická novela.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo. Otevírám obecnou rozpravu a tam se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj?

Děkuji za slovo, pane předsedající.